Když se podíváte na to, jak zněly otázky, tak to prostě bylo naprosto kuriózní a komické, a to referendum se konalo pod puškami, protože tam vnikli vojáci, takže se ruší ten základní princip...

Tam to řekl jednoznačně. Tam se přihlásil k tomu, že to jsou ruští vojáci. Takže dneska víme, že to byli celou dobu ruští vojáci, kteří vnikli do cizí země v počtu desítek tisíc, a pod těmito bodáky se v rekordní rychlosti uspořádalo během několika dní referendum s naprosto komickými otázkami, chápete, bez jakékoliv veřejné debaty a se slibem, že kdo bude hlasovat pro, tak že se zvýší důchody více než dvakrát, a několik podobných prohlášení, která samozřejmě vyvolala nadšení obyvatel. Tak se můžeme tady bavit o zákoně o referendu, když vy tuhle frašku tady pokládáte za něco, co si zaslouží, aby tam člověk jel jako pozorovatel a aby vážně se tvářil, že zkoumá, jestli to splňuje nějaké nároky.

To prostě nelze. A jestliže na tomhle se nedokážeme dohodnout, tak pak tady vidím problém. Chápete, problém je v tom, že jak se pak můžeme shodnout na rozumné podobě zákona, když tady nemáme ani shodu na tom, že na to, abychom někde konali referendum, musí být splněny nějaké elementární požadavky. Podívejte se na stanovisko, které přijala Rada Evropy, a kdyby Rusko nevetovalo Radu bezpečnosti, tak se podívejte na stanovisko Rady bezpečnosti, kde pouze Rusko použilo veta a zabránilo tomu, že se přijalo usnesení, ve kterém byl článek, kterým se tohle referendum odmítlo. Rozumíte? To, že Rusko použilo právo veta, je něco naprosto výjimečného. Každý stát, i když je členem Rady bezpečnosti, se prostě nechce dostat do situace, že je jedinou zemí, která zhatí usnesení. Kdybyste se podívali, kolikrát toto se stalo, tak je to výjimečné. Stát to nestaví do dobrého světla.

Tak co na tom chcete ještě pozorovat? Co na tom chcete zkoumat?

Děkuji panu ministrovi a pak tu máme smršť faktických poznámek. Nejprve s faktickou poznámkou... Pokud panu navrhovateli chce pan poslanec dát přednost, má možnost.

Takže já vlastně poděkuji panu ministrovi, že podpořil náš zákon o referendu.

Takže děkuji, pane ministře, že jste konečně viděl za ČSSD jeden z velice pozitivních bodů našeho programu, takže to není, jako tady říkají vaši straničtí kolegové a vládní kolegové, že by to byl paskvil. Děkuji. To splňuje.

Ti pozorovatelé, co tam byli, jak už jsem je jmenoval, ti nehodnotili žádné lhůty. Říkali jenom, že na tom místě daný způsob ve volebních místnostech, jestli probíhal podle jejich názoru v nějakém souladu, či nikoliv.

Tak to je neočekávaná podpora! Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Ale já to slýchám už možná deset let, já to možná slýchám ještě déle.

A tak to my nechceme! Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Huml. Ano, ruší. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík. A připraví se pan poslanec Karel Fiedler. Konečně. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Já mám jeden dotaz. Potřebujeme tady to referendum, nebo ne? Mlčení je souhlas, znamená to ano.

Všichni, kteří jsme tady, jsme nějaká elita národa. Nás si vybrali lidé, abychom je reprezentovali. A z toho důvodu sice řídíme tento stát nebo pomáháme ho řídit, ale nikdo není neomylný. A my potřebujeme tady nějakou kontrolu. Když se vrátím tady prostřednictvím pana předsedajícího k panu Votavovi, kdy říkáte, my jsme ten návrh několikrát prosazovali.

Potřebujeme referendum? Dejme mu šanci do druhého čtení! Děkuji panu poslanci. Dobrý den, pane předsedající, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl zareagovat na předřečníky pana Benešíka a pana ministra Zaorálka. Já mám také výhrady k tomu, jak probíhalo referendum na Krymu, že tam urny byly průhledné, že bylo vidět, jak ti lidé hlasovali. Na tom se určitě shodneme. Ale my tady přece neřešíme referendum na Krymu. Prostřednictvím pana předsedajícího, pane ministře, už je odpoledne, už neřešíme Ukrajinu, už řešíme problémy České republiky! Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji panu poslanci Bendovi za toto praktické poučení, a pokud se nikdo další nehlásí s faktickou poznámkou, tak se konečně dostává na řádně přihlášeného pana poslance Lukáše Pletichu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo.